Nový způsob projednání a to je asi to nejdůležitější zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů se bude vztahovat na nově zvolenou Poslaneckou sněmovnu v příštím volebním období. Závěrem bych dodal, že na této úpravě se společně dohodli všichni zástupci poslaneckých klubů v rámci pracovní skupiny pro jednací řád Poslanecké sněmovny a právě na základě této dohody nyní předkládám zmíněné usnesení. Já také děkuji. Rád bych seznámil sněmovnu s tím, že s náhradní hlasovací kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Benda.

A nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášky.

Není tomu tak. V tom případě bychom přistoupili k rozpravě podrobné, do které se mi také nikdo nehlásí. Takže i tuto podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak vám byl doručeno a tak jak bylo představeno v úvodním slově. Věřím, že je nás dostatečný počet a všichni, kteří chtěli být přítomni, již jsou přítomni. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 3 je přihlášeno 139 poslanců a poslankyň, pro hlasovalo 129, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím uzavírám bod 1 a posuneme se k druhému bodu dnešní schůze. A já tedy opět předám předsedání.